Děkuji. S náhradní kartou číslo 24 hlasuje pan poslanec Skopeček. S přednostním právem pan předseda Farský. Děkuji za slovo.

Na konci srpna, myslím si, se jí narodilo dítě a teď ji bude čekat rok na svobodě, protože podle zákona do jednoho roku dítěte se může pohybovat bez jakéhokoli dohledu, kontroly, na svobodě.

Ona tam chodí zcela bez jakékoli kontroly, bez hlídání, a potkává se s dětmi lidí, kteří tam žijí.

Jenom dáváme soudcům právo rozhodnout. Nic víc. Asi i proto vláda k tomu vyslovila na konci července souhlasné stanovisko, k tomuto návrhu zákona. Velice jednoduchou změnu, kterou jsme navrhli v devadesátce, právě proto, aby se ty případy neopakovaly a aby nepřibyly další. Já bych vás s ohledem na současnou situaci lidí v regionu Vrchlabska a Jilemnicka, ale i na možnou problémovou situaci v kterékoli části naší republiky, kde se může tento příběh opakovat, chtěl požádat, abyste podpořili zařazení bodu 172, sněmovního tisku 551, na pátek po pevně zařazených bodech.

Děkuji vám za pozornost a předem děkuji za podporu. Já vám děkuji.

Ptám se, zda ještě někdo s přednostním právem. Pan předseda Bartošek.

Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartoš. Já bych se chtěl ještě ke svému návrhu doplnit já jsem se přeřekl. Mělo to být dopoledne. Nicméně v písemném znění to má pan předseda Sněmovny správně. Takže je to první bod, třetí čtení, šestého. Děkuji.

Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Je to ve variabilním týdnu, v úterý.

Ale v tuto chvíli už to máme hotové a myslím si, že v této říjnové schůzi už by prostor měly tyto tisky dostat. Proto prosím ještě jednou, opakuji, na úterý 5. listopadu po již pevně zařazených bodech body 52 a 53, zařadit. A tímto vás prosím o podporu tohoto zařazení. Děkuji.

Děkuji, pane předsedo. Hezký dobrý den, vážené kolegyně a kolegové.